Děkuji panu senátoru Jaroslavu Malému.

Není tomu tak. Není tomu tak. Není tomu tak. Jan Bartošek za výbor pro bezpečnost? Není tomu tak. Není tomu tak. Takže v tom případě mohu otevřít rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážená vládo, dámy a pánové, na úvod bych chtěl připomenout, jakým způsobem byla přijata ta první verze zákona o registru smluv, který se tady řešil v roce 2015. Za prvé ten zákon vstoupil v platnost 1. července 2016 a jeho přijetí bylo jedním z hlavních předvolebních slibů, který jsme jako hnutí ANO občanům dali a který jsme jako velmi rychle splnili. Za druhé. Bez hnutí ANO by ten zákon nikdy nemohl být přijat. To je prostě fakt a je potřeba si to tady připomenout. Není pravda to, co dnes tvrdil pan předseda Michálek, že blokujeme přijetí novely tohoto zákona, že to zdržujeme. Je to nesmysl. Je to přesně naopak. A to, že byl dnes tento bod předřazen panem předsedou Faltýnkem, je toho jasným důkazem. Nyní tedy projednáváme novelu vrácenou Senátem. Já jsem k té části novely, která se týká registru smluv, podal komplexní pozměňovací návrh, který ruší výjimky ze zveřejňování smluv pro společnosti, jejichž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

To znamená, budou zveřejňovány smlouvy typu marketingových smluv, smlouvy na právní služby, na nákup vozidel apod. Ale ty smlouvy, které by mohla konkurence využít v rámci obchodní soutěže, se zveřejňovat nebudou, tak jak to již v praxi aplikuje národní podnik Budvar a není s tím žádný problém. Totéž se týká vojenských podniků. Nebudou se tedy zveřejňovat smlouvy, které souvisejí s obranou státu nebo kritickou infrastrukturou. To je podstata mého pozměňovacího návrhu, který již byl Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení schválen. To znamená, že dnes existuje téměř 1 400 firem, které jsou majoritně vlastněny státem či územními správními celky. Z toho téměř 27 % představují akciové společnosti, které mohou teoreticky vydat dluhopisy v jakékoliv hodnotě, a vymanit se tedy z povinnosti vkládat smlouvy do registru smluv. A právě tuto výjimku můj pozměňovací návrh a tato novela odstraňuje.

Děkuji všem tady za podporu původní sněmovní verze a děkuji za pozornost.

Prosím, pane ministře.

V obecné rovině musím říct, že považuji maximální transparentnost za velmi důležitý a účinný nástroj veřejné kontroly nad výdaji veřejných subjektů, mezi které rozhodně státní nemocnice patří.

Na základě posouzení zmíněného pozměňovacího návrhu mám za to, že zařazení nové výjimky ze zveřejňování v registru smluv není důvodné. Její schválení může naopak přispět ke zvýšené nepřehlednosti dotčené právní úpravy. V ustanovení zákona o registru, kam má být diskutovaná nová výjimka přidána, jsou totiž zařazeny tzv. výjimky fakultativní povahy. To znamená, že tyto položky lze, obecně řečeno, na základě dobrovolného rozhodnutí příslušných subjektů uveřejnit, aniž by byla ovlivněna jejich účinnost. Přitom již nyní jsou jednotkové ceny léčivých přípravků zpravidla označovány za předmět obchodního tajemství, a tedy se jedná o údaje, které se podle zákona o svobodném přístupu k informacím neposkytují. Pokud bude tedy informace o jednotkové ceně léčivého přípravku označena jednou ze smluvních stran jako obchodní tajemství, nemůže se poskytnout podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a tedy se podle výjimky uvedené v ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv neuveřejní ani v registru smluv. Je pravdou, že v mnoha situacích, především v oblasti originálních nenahraditelných léčivých přípravků, mají nemocnice jen velmi malou manévrovací oblast. Pokud jsou jednotkové ceny léků označeny za obchodní tajemství a splní jeho zákonné znaky, jsou z povinnosti zveřejnění již nyní vyňaty.

Takovou jednotkovou cenu, která parametry obchodního tajemství nesplňuje, skutečně není důvod před veřejností tajit. Proto se domnívám, že dotčená právní úprava je v tomto směru již nyní zcela dostačující a Senátem přijatý pozměňovací návrh není potřebný, naopak může aplikační praxi ještě více zkomplikovat a znepřehlednit. Problém, který má senátní pozměňovací návrh řešit, vzniká podle mého názoru pouze špatnou aplikací dotčených zákonných ustanovení některými poskytovateli zdravotních služeb, což by ovšem samo o sobě nemělo být důvodem pro změnu zákona, a proto za Ministerstvo zdravotnictví podporuji verzi přijatou Poslaneckou sněmovnou. Děkuji vám za pozornost.

Není tomu tak.